Poslanecká sněmovna odmítá vyplácení peněz Turecku na základě této dohody z českého státního rozpočtu. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Usnesení Úsvitu pokračuje ještě dál: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby za prvé okamžitě zastavila přijímání nelegálních imigrantů na základě imigračních kvót. Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby připravila návrh zákona, který postaví mimo zákon politický a radikální islám. Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat

Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Tím jsme hlasovali o všech navržených usneseních. Konstatuji, že o všech bylo hlasováno, a končím bod č. 202. Informace vlády České republiky o migrační krizi. Na základě dohody předsedů poslaneckých klubů ještě pan předseda Černoch se hlásí o slovo. Prosím, pane předsedo. Já jsem tady opravdu velmi pečlivě poslouchal celé odpoledne tu debatu.

To byl pan kolega Černoch.